Stanovisko výboru je nedoporučující.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko výboru: výbor nedoporučuje.

Stanovisko výboru: výbor nedoporučuje.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko výboru je nedoporučující.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko výboru: výbor nedoporučuje.

Návrh nebyl přijat.

Jde o legislativně technické změny související s úpravou služebního průkazu zaměstnance OSPOD. Stanovisko výboru: výbor doporučuje.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Výbor doporučuje.

Návrh byl přijat.

Stanovisko výboru: výbor doporučuje.

Návrh byl přijat.

Výbor doporučuje.

Návrh byl přijat.

Výbor doporučuje.

Návrh byl přijat.